Hezký den, vážená paní místopředsedkyně, vážená paní poslankyně, prostřednictvím paní předsedající.

Samozřejmě to číslo celkově vydaných voličských průkazů jako takové, to je věc, kterou vydávají jednotlivé obce, to víme samozřejmě, a my jako ministerstvo máme podrobný přehled všech voličských průkazů, které byly hlášeny jako voličské průkazy ztracené. Takže teď z hlavy, pokud jste mně nedala vy tu příležitost, abych se připravil, vám určitě neřeknu celkové číslo voličských průkazů. Tady v té chvíli se odkážu na to, že vám odpovím písemně, nicméně mám tady k nahlédnutí pro vás, vážená paní kolegyně prostřednictvím paní předsedající, seznam ztracených voličských průkazů. Také děkuji. Zeptám se paní poslankyně, zda je zájem o doplňující dotaz? Je zájem. Prosím, paní poslankyně. Určitě mám zájem o doplňující dotaz.

A chodí tam někdo na kontrolu? Vy jste mi řekl, že se ztratilo 115 voličských průkazů, ale ono se jich ztratilo za ta léta už velké množství, je to v tisících.

A já si myslím, že na to mají právo všichni občané, aby věděli, kolik v prezidentských volbách bylo vydáno a odevzdáno voličských průkazů. Děkuju. Děkuji. Prosím, pane ministře.

Z tohoto zákona vychází řada velmi zajímavých podnětů, které podle mě jsou k projednání tady ve Sněmovně. Doufám, že se neobjeví třeba obstrukce kvůli tomu, že nebudeme s něčím spokojeni třeba, já nevím, někdo tam přidá instrument korespondenční volby a podobně a schválíme ten zákon o správě voleb, protože pokud ho schválíme, budeme mít elektronický přehled v systému o každém jednotlivém úkonu, který volební komise udělá, a samozřejmě o vydání voličského průkazu jako takového. V současné době vydávají voličské průkazy skutečně jednotlivé obce.

Taková čísla voličských průkazů samozřejmě poskytuje volebním místnostem jako takovým, aby nedošlo ke zneužití některého z těch volebních průkazů. Teď jsem měl na Ministerstvu vnitra vašeho pana kolegu Vondráčka, tak doufám, že průběh bude hladký a v příštích volbách můžeme mít krásný přehled o všem, včetně voličských průkazů. Také děkuji, pane ministře.

Pane poslanče, prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, má interpelace se bude týkat velké novely služebního zákona.

Děkuji. A nyní má slovo pan ministr. Ano, s velkou novelou služebního zákona se počítá.

Zkoušíme tedy konzumovat i podněty, které přicházejí mimo klasické politické prostředí. Základní atributy, které by měl tento zákon splňovat, je zjednodušení a zrychlení personálních procesů, kdy stávající úprava některých druhů změn a některých druhů skončení služebního poměru je zbytečně komplikovaná, neboť se o nich vede správní řízení, zavedení dohody o odvolání představených. To je myslím zajímavý institut, takzvaný gentlemanský odchod na základě dohody mezi služebním orgánem a představeným, zvýšení mobility státních zaměstnanců.

Prodlouží se doba trvání služebního poměru potřebná pro nárok na odbytné to je taky jeden z těch požadavků, který tady je, zkrátí se doba zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů, to je takzvaný bazén, ve kterém se pohybují lidé, kteří z nějakého důvodu o svoji pozici přijdou. Chceme také zlepšit i kárné řízení, kdy chceme mít možnost skutečně ovlivňovat a dávat dostatečný postih za opakované porušení služební kázně, a nakonec zefektivnění služebního hodnocení a vzdělávání státních zaměstnanců, stejně jako úprava organizačních věcí státní služby, to je to, co je určitě velmi důležité. Došlo se k základním shodám na úrovni koalice. Dalším krokem je jednání s opozicí ještě předtím, než zákon půjde do Poslanecké sněmovny. K tomu jsme se zavázali a já doufám, že ještě v letošním roce by se mohl objevit v systému. Děkuju. Děkuji, pane ministře. Zeptám se pana poslance, zda je zájem o doplňující dotaz? Není tomu tak. Dalším v pořadí je pan poslanec Kolovratník, který interpeluje také pana ministra Rakušana. Pana poslance ale nevidím, takže jeho interpelace propadá. Dále v pořadí je paní poslankyně Berkovcová, která interpeluje pana ministra Balaše. Paní poslankyně, prosím. Děkuji za slovo. Z bezpečnostní komunity se k nám dostala informace, že pan Krejčí, který byl i v minulosti pravděpodobně stíhán za bezpečnostní problém na Ministerstvu vnitra, kdy rozvrátil bezpečnost ministerstva neoprávněným zásahem, způsobil i na Cermatu závažný problém.